I tento návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tento návrh zákona řeší technické úpravy souvisejících předpisů, které jsou nezbytné pro přenos příslušných informací do vlastní databáze centrální evidence účtů. Jen navržené změny trestního řádu se řeší na základě požadavků z praxe, konkrétně u Nejvyššího státního zastupitelství narovnání dosavadních formulačních nepřesností, ustanovení, které s předkládanou věcí souvisí, neboť upravuje prolomení bankovního tajemství. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji ještě jednou za slovo.

Dále zákon o svobodném přístupu k informacím, kdy z působnosti tohoto zákona je vyňato nejen poskytování předmětných informací jiným než kvalifikovaným žadatelům samotným správcem centrální evidence účtů, ale aby se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahoval ani na informace, které již z centrální evidence účtů získal oprávněný žadatel.

Dále zákon o ochraně osobních údajů, kdy z účelu zákona o centrální evidenci účtů by mělo vyplývat i postavení této evidence vůči tomuto zákonu o ochraně osobních údajů. Účinnost návrhu tohoto souvisejícího zákona je patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Doporučuji souhlasit s navrhovanými změnami zákonů v souvislosti s navrhovaným zákonem o centrální evidenci účtů v prvním čtení. Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova pana navrhovatele ani paní zpravodajky. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. I tady organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zahájil jsem o tom hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Prosím, pan předseda Tejc.

Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Tejce. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.